Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Mě samozřejmě velmi mrzí, že tady dneska nediskutujeme reformu důchodového systému, že tady před volbami diskutujeme dvě verze návrhu zákona na navýšení. Ale protože k oběma verzím bylo již řečeno téměř vše, tak já tuto diskusi nehodlám protahovat. Ve svém příspěvku bych rád rozptýlil vaše eventuální obavy o státní rozpočet, který bezostyšně živí armádu úředníků, neuvěřitelně velikou armádu úředníků, která jako kobylky vyžírá tuhletu zemi a nic jí nevrací.

Domnívám se, že to je obrovská rezerva, ve které by eventuálně vláda mohla hledat pro ty nejpotřebnější, a být v tomto smyslu trošku velkorysejší na úkor těch, kteří ty zásluhy nemají. Děkuji, pane poslanče.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, pane senátore, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolím si k tomuto tématu jenom jedno připomenutí a pak možná pár poznámek.

Upřímně řečeno jsme rádi, že poté paní ministryně Němcová z ANO k tomuto ještě přidala tu mimořádnou valorizaci, protože my jsme si už původně přáli, aby to bylo vyšší, a i ten návrh na tisíc korun pro seniory po 85 letech věku. To jsou věci, o kterých se tady bavíme.

To ale ohrožuje aplikace technicky nedokonalého pozměňovacího návrhu z pera ODS.

Doporučuji všem, kteří o tom pochybují, aby se šli podívat na Českou správu sociálního zabezpečení, podívali se do archivu, a tam by si lépe představili, co by to bylo za práci, kdyby měli ty první splátky důchodu vyhledávat v těch papírových podobách. Víte, dámy a pánové, já jsem nezapomněla, co je to mít spočítáno, jestli můžete koupit pět rohlíků, anebo vám to vyjde jenom na tři. A to připomínám, že ten rohlík tenkrát stál 60 haléřů. Prostě nezapomněla jsem.

My nemůžeme ohrozit plynulost výplat důchodů. Proto je třeba podpořit vládní návrh. Vnímám ale situaci žen, o kterých tady byla řeč, zejména těch, které zůstaly na stáří samy. Tam samozřejmě problémy s nízkými příjmy jsou ještě výraznější.

A vnímám také velmi citlivě, a myslím si, že všichni to tak musíme vnímat, problematiku lidí se zdravotním postižením.

To jsou věci k řešení. A my je musíme řešit pokud možno co nejrychleji. Za sociální demokracii říkám, že je řešit budeme. Ale návrh ODS, který v téhle chvíli zde máme v podobě senátního návrhu, to, o čem mluvím, neřeší. Je to prostě něco mimo celý ten systém.

A tou zásadní příčinou jsou až snad o jednu pětinu nižší platy žen než mužů za stejnou práci a na stejné pozici. V tom tedy, dámy a pánové, bohužel máme smutné priority ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Česká republika ve srovnání platů žen a mužů patří k nejhorším v Evropě.

A ještě mi dovolte poznámku na adresu, nebo směřovanou na pana kolegu senátora Vystrčila. Dámy a pánové, ten, kdo nebude hlasovat pro senátní verzi, možná oddálí vyšší přidání jedné skupině seniorů.

Děkuji paní poslankyni. Nyní bych tedy vyzval k vystoupení pana poslance Bauera.